Děkuji vám za pozornost.

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, s odkazem na svoji zpravodajskou zprávu si dovoluji navrhnout zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení. Děkuji za slovo. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Já jsem o neschopnosti Celní správy vůbec nemluvil.

To jsou vaše sliby. Dále nerovnost mezi členy Evropské unie a mimo Evropské unie. Tak tyto státy se chovají nerovně?

Já jsem vám jmenoval asociace, které tady o to bojují už delší dobu, a když to předložíme, tak vy se tady domluvíte s panem zpravodajem a navrhnete zamítnutí v prvním čtení.

Navrhuji zkrátit dobu na projednání ve výboru o 30 dnů. Ten byl zatím poslední přihlášený.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Chceme, aby se to projednávalo, a tak podpoříme propuštění této technické změny, která sama o sobě není extra významná, do druhého čtení. Děkuji. Ještě někdo do rozpravy? Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Bude ještě jedna příležitost, předpokládám, že zítra bude ve druhém čtení paušální daň, kde já mám připravený pozměňovací návrh, který jsem tady už předkládal několikrát, na zvýšení DPH na 2 miliony.

Já si myslím, a on to pan navrhovatel řekl, že to samozřejmě nezvýší nějak dramaticky nákupní turistiku, ale zvýší to podle našeho názoru uvažování těch turistů, kteří sem přijedou, a může to být podnět pro zvýšení jejich spotřeby u našich obchodníků, u našich řemeslníků. A já si myslím, že zrovna v této době je to potřeba, tak mi dovolte, abych vyjádřil podporu tomuto návrhu. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Není tomu tak.

Pokud neprojde, budeme hlasovat o přikázání a o zkrácení lhůty k projednání.

Počet přihlášených se stabilizoval. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod č. 210.